Podle § 99 odst. 5 bychom měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám k této věci rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy ke zkrácenému jednání?